Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku paní poslankyně Fischerové, ale před ní ještě předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura s přednostním právem. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

Ale to jenom na okraj. Za prvé považuji za chybný koncept, že zastupitelstvo schvaluje odměnu starostovi. Opravdu za chybný, protože rozhoduje většina. Nevím, proč to tam je. Nemyslím si, že je to správné.

Není to správný princip. Už to, že tam je konkrétní částka 2 tisíce, mi přijde zvláštní a zbytečné, a nevím, proč to tam je. Příklad z mého rodného města.

Je to poměrně elegantní, nemusíme dávat částku do zákona.